Myslím si, že z různých teorií byrokracie je zřejmé, že jednotlivé státní instituce, ústřední orgány se snaží maximalizovat svůj rozpočet bez ohledu na to, jestli to společnosti přináší pozitivní, nebo negativní konsekvence.

Poslední pozměňovací návrh, který podávám samostatně mimo komplexní pozměňovací návrh ze strany klubu občanských demokratů, je pozměňovací návrh, který jsem vložil do systému a dostal přidělené číslo 3907.

Ta argumentace, proč nepodporovat, to je snaha snížit částku, která je poskytována na investiční pobídky. A ta logika, proč neposkytovat investiční pobídky, je stejná jako v tom případě prvním: v podpoře exportu zkrátka investiční pobídky přispívají k nefér konkurenci, kdy nejprve ostatní daňoví poplatníci, případně firmy a podnikatelé musejí uspět na konkurenčním trhu, musejí vydělat peníze, musejí realizovat zisk, ze kterého platí státu daně, který pak tyto daně vydělané firmami přerozdělí firmám jiným, často firmám ziskovým, velkým korporacím, které podle mého názoru takovouto pomoc nepotřebují, a naopak to ještě více pokřivuje strukturu naší ekonomiky ve prospěch velkých mezinárodních korporací a jde to na úkor zejména malých a středních firem, které si sáhnou na jakékoli dotace či pobídky mnohem složitěji, než je to právě u těchto velkých korporací.

Kritiku rozpočtu jako celku jsem již přednesl při prvním čtení a bezesporu se vrátím k této kritice i v rámci třetího čtení. Teď jsem představil své pozměňovacími návrhy a považuji to za dostačující.

Děkuji vám za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k pokročilé hodině velmi jasně, stručně. Naše priority jsou školství, vzdělávání obecně, proto se to projevuje i v pozměňovacích návrzích, které předkládáme. Stejně je tak tomu v protidrogové prevenci, protože to považujeme za klíčovou oblast, kterou vláda ve svém navrhovaném rozpočtu značně podceňuje. Proto představím svých pět pozměňovacích návrhů. První se týká platů ve školství. Proto tedy navrhuji, aby kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla navýšena ve specifickém ukazateli výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací o 5,5 mld. korun. Další oblast, která ve školství je podle našeho názoru nedostatečně v rozpočtu zohledněna, je, že přibývá ve školách asistentů pedagogů a samozřejmě školy nejsou nafukovací a prostory, které jsou pro ně potřeba, tedy začínají být nedostatkové.

Proto opět v této kapitole 333 navrhuji, aby v tom samém ukazateli byly navýšeny výdaje o částku 2 mld. za účelem zvýšení platů asistentů pedagogů a o částku 1 mld. za účelem vybudování zázemí právě pro asistenty pedagogů. Kapitoly Ministerstva školství se týká také můj třetí pozměňovací návrh. Tím navrhuji zvýšit výdaje na program protidrogové politiky. Cílem tohoto programu je podpořit prevenci opatření vedoucích ke snížení sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním legálních, ale i nelegálních návykových látek.

Snížením rozpočtu na polovinu plánované částky dojde k alespoň částečnému snížení negativních dopadů cest, které pan prezident pořádá a na nichž ne v souladu s politikou vlády reprezentuje Českou republiku. Programu protidrogové politiky se pak týká i další pozměňovací návrh. Tím navrhuji kompenzovat meziroční snížení finanční podpory pro boj se závislostmi o 30 mil. korun.

A konečně poslední pozměňovací návrh se týká posílení financování aktivit spolků, které plní dlouhodobě své poslání v oblasti...

A pro ÚSTR se jedná o tutéž částku za účelem zajištění financování činnosti ústavu.

Myslím si, že ty peníze budou účelněji vynaloženy v jiných kapitolách. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Toto navrhuji převést snížením kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí v ukazateli aktivní politika zaměstnanosti.